Pokud jde o ten názor, že by tedy o záležitostech střetu zájmů politiků měl rozhodovat ministr spravedlnosti, tak to považuji za určitou kuriozitu a to by naopak bylo z mého názoru nekoncepční. Protože pokud dochází ke střetu zájmů u politiků, tak se chceme naopak vyvarovat toho, aby o těchto záležitostech rozhodovali opět další politici. Proto je ta záležitost svěřena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který tedy nespadá pod Ministerstvo vnitra v tom slova smyslu, že by bylo ministerstvo odvolacím úřadem nebo něco podobného. Jenom zkrátka se někdo musí starat o ten zákon o politických stranách. Ale Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí je nezávislý orgán a nezasahuje do jeho činnosti ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo spravedlnosti. Nebude určitě docházet, to vás můžu ujistit, k tomu, že by agendu svěřenou tomuto úřadu řešily dva rezorty.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Dovolím si připomenout vaše programové prohlášení. Vláda ve svém programovém prohlášení v kapitole Legislativa uvádí: